Namísto ministra financí a místopředsedy vlády žádám, aby přišel pan ministr životního prostředí Richard Brabec vzhledem k dopisu pana premiéra Sobotky, který nám dopisem ze včerejšího dne oznamuje, že vláda se usnesla na tom, že zastupuje.